Takže proto je to uděláno takhle. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli tento způsob je ten nejlepší. Já si myslím, že je komplikovaný.

A je potřeba si říkat pravdu, jak je.

Ale budete tu ruku moct zvednout a pomůžeme tím občanům českého státu. Děkuju za pozornost. My nyní budeme rozhodovat v souladu s usnesením výboru o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Výbor navrhuje, abychom obecnou rozpravu vedli. Využiji tohoto času, než se kolegyně a kolegové navrátí do jednacího sálu, k načtení dalších omluv.

Jenom připomenu, že faktické poznámky zatím nejsou možné, protože není otevřená rozprava, ale eviduji tady faktickou, takže bude potřeba uplatnit ji až po otevření rozpravy. Nyní tedy připomenutí pro ty, kteří třeba nově přišli, že rozhodujeme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, hlasováním, tedy hlasujeme o tom, že ji povedeme. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro?

V hlasování číslo 5 přihlášeno 123 přítomných, pro 91, proti žádný. Návrh byl přijat. A my tedy o návrhu povedeme obecnou rozpravu. Otevírám tedy obecnou rozpravu, do níž se hlásí s přednostními právy pan předseda Okamura, pan předseda Fiala, pan místopředseda Havlíček a následuje asi jedenáct přihlášených tak, jak je vidíte na tabuli. Faktická poznámka by měla reagovat až na vystoupení předřečníka, pane poslanče, takže předpokládám, že budete reagovat až poté, co nejdříve dostane slovo přednostně přihlášený jako první s přednostním právem, pan předseda Okamura. Prosím, máte slovo.

A už teď říkám občanům České republiky, že sami uvidíte během relativně krátké doby, že vám vláda Petra Fialy nepomůže vyřešit vaše zdražování energií, protože prostě není kompetentní, aby to vyřešila. A já se budu věnovat i tomu, proč. Vláda, vládní energetický balíček je totiž nedostatečný, jelikož neodstraňuje skutečné příčiny zdražování energií. Naopak hnutí SPD nabízí skutečnou pomoc občanům. Budu se tomu samozřejmě podrobněji věnovat a představím to.